Děkuji, pane ministře. A nyní poprosím pana poslance Špičáka, aby se ujal slova. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem skutečně překvapen tímto jednáním, protože je to jednání velmi rozporuplné a je to jednání, které nevede k cíli.

Ta úmrtnost dosahuje až 50 jedinců denně.

Já jsem tuto explicitní formulaci neslyšel a považuji ji za naprosto zásadní a důležitou.

A teď se vrátím k navrhované novele.

Takže nemyslím si, že vakcinace se zvýší tím, že rozšířím počet dalších poskytovatelů.

A znovu musím říci ono to není tím, že oni byli absolutní odpůrci.

Děkuji za vaši pozornost. Také děkuji, pane poslanče. Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Petr Fifka. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Tohleto je skutečně široká problematika a tady pan profesor Špičák nastínil, že se to netýká jenom rozšíření očkovacích míst.